Skutečně žijeme v zemi, kde se předpokládá, že by se někdo mohl zavírat, zabavovat se mu majetek? Bavíme se samozřejmě... To by se napadal celý tento převod? Tyto transakce? Byly by domovní prohlídky?